Ze strany ministerstva tady neustále slyšíme odkazy na evropské právo. Paní ministryně se tento návrh na rozpočtovém výboru snažila z mého pohledu trochu zahrát do autu s tím, že čeká na novelizaci směrnice. Ale kdyby byla skutečná vůle vlády, skutečná vůle Poslanecké sněmovny, tak jsem přesvědčen, že i na evropské úrovni by se nám to podařilo prosadit.

Pět měsíců. A dokonce v tom rozhodnutí Rady o Slovinsku potvrdilo možnost členských států požádat o zvýšení prahové hranice až na 100 tisíc eur. A ten limit, který navrhuji já, 2 miliony korun, se do těch 100 tisíc hravě vejde. Opravdu závisí jenom na ochotě a vůli pomoci trochu podnikatelům a tento limit konečně po 15 letech zvýšit. Děkuji za pozornost. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Juříček, zatím jediná faktická poznámka.

A třetí věc, musím říct, že bohužel kolegové jsou trošku mimo mísu, protože to, co trápí podnikatele, je spíš problém ten, že odvedou DPH i z nezaplacených faktur. Děkuju. Prosím, máte slovo.

Kdyby mě důrazně poslouchal, tak by zjistil, že jsem tady mluvil i o tom, že dojde tím k prodloužení splatnosti faktur, ale pro podnikatele to znamená, že stejně musí splnit své daňové povinnosti vůči Finanční správě hned. Co se týká napočítání těch lhůt, pane kolego prosím, vaším prostřednictvím, podívejte se na skutečnou podobu toho pozměňovacího návrhu. Já myslím, že jsme se s tím vypořádali velmi dobře.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Prostě tady probíráme materii a nejste jediný podnikatel v České republice, který tomu rozumí.

Když si vzpomenu, kolikrát jste se vy tady opakovali, když jste schvalovali EET, a ty argumenty byly stále stejné, tak nevím, co si vůbec dovolujete nám vyčítat, že vystupujeme se stejnými argumenty. Ale ten zákon zkrátka není dobrý a nepomáhá podnikatelskému prostředí.

Koneckonců máme i díky této vládě kontrolní hlášení, které taky mělo přispět k tomu, že s DPH se přestane podvádět. A v logice toho, že tu máme nové dodatečné nástroje proti podvodům s DPH, vůbec nevidím žádnou logiku v tom, že si stát prodlužuje lhůtu, ve které bude zadržovat nadměrné odpočty. Ve chvíli, kdy získal stát nové nástroje na odhalování daňových podvodů, tak by se lhůta, během které si stát přivlastňuje peníze, které mu nepatří, ale které patří podnikatelům, přeci měla zkracovat.

Když jsme schvalovali daňový balíček, tak jsme paní ministryni vyčítali, a vyčítáme jí to stále, že český daňový systém je jeden z nejsložitějších na světě.

Tím druhým argumentem, proč to není zákon, který by pomáhal podnikatelskému prostředí, podnikatelům, že by jim usnadňoval život, je samozřejmě zrušení toleranční lhůty pěti dnů pro beztrestné podání opožděného tvrzení daně, opožděného daňového přiznání to je opět věc nepřátelská ze strany státu vůči podnikatelům, krok nepřátelský vůči našemu podnikatelskému sektoru, který je podle mne neodůvodnitelný, zvláště ve chvíli, kdy stát samotný selhává ve svých agendách a často jednotlivá rozhodnutí, jednotlivá řízení je schopen realizovat daleko za lhůtou, kterou mu ukládá zákon, nebo dokonce i zdravý rozum.

Já vás na závěr také poprosím o podporu pozměňujících návrhů. Já za velmi dobrý pozměňovací návrh považuji jednak samozřejmě to, aby se nechala ta lhůta na stávajících 30 dnech.